Všechny vás tu vítám. Poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Z členů vlády se omlouvají: předseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jan Kněžínek ze zdravotních důvodů, Marta Nováková z důvodu zahraniční cesty, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů.

Po jejich projednání bychom se věnovali dalším bodům z bloku druhých čtení.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já si vzhledem k tomu, že na sociálních sítích se rozjíždí organizování další nelegitimní a protizákonné akce v blízkosti Sněmovny, dovolím navrhnout zařazení nového bodu, který se jmenuje Dodržování zákonů ČR při organizování pouličních nátlakových akcí. Chtěl bych jej zařadit za bod č. 72 dnes odpoledne. A cílem zařazení tohoto bodu by mělo být... Děkuji za pozornost. Děkuji. Cílem zařazení tohoto bodu by mělo být přijetí usnesení tohoto znění: